Já v tuto chvíli otevřu rozpravu. Je to rozprava, prosím pěkně, pouze ke zkrácenému jednání. A samozřejmě můžete vystoupit. Takže pan poslanec Výborný. Jenom upozorňuji... Ano, ke zkrácenému jednání. Takže paní ministryně vystoupí první, pak vystoupí pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.

Pokud jde o ten stav legislativní nouze, byla jsem si vědoma, když zákon procházel vládou, že je to hraniční případ, kdy tedy lze diskutovat nad tím, zda je vhodné ho projednávat v legislativní nouzi, anebo už je to za hranou.

Nicméně protože zákon považuji za velmi důležitý a záleží mi na něm, aby prošel v tomto volebním období, tak bych chtěla jenom poprosit, aby tam byly zkrácené lhůty tak, jak ústavněprávní výbor navrhl, a abyste ho upřednostnili, pokud jde o jeho další vývoj. Děkuji za pozornost. Ano, děkuji paní ministryni. Pan poslanec Marek Výborný, zpravodaj.